Zároveň v běžných školách se mohly talentované děti také velice dobře připravit. Tato mise nás stojí cca tři čtvrtě miliardy korun ročně. A není pravdou to, co tady říkají zastánci této politiky, že plníme závazky, protože jsme v NATO.

Takže my tam vůbec být nemusíme a tři čtvrtě miliardy jsme mohli ušetřit.

Jen toto vyslání nás teď stojí 380 milionů korun. Já to opravdu nechápu, co to vláda společně se stranami Demobloku tady předvádí!

Ti teď potřebují peníze.

Ani jeden.

A pakliže tady paní ministryně hovořila o rozpočtovém provizoriu prosím vás, ano, rozpočtové provizorium je problém pro každého odpovědného politika. Proto znovu nabízíme jednání vládě, podpořte naše pozměňovací návrhy. Já jsem je tady přesně teď veřejně popsal, aby každý slyšel, v čem naše návrhy spočívají.

Děkuju za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Miloslava Vostrá, zpravodajka rozpočtového výboru v této věci. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.